Děkuji za slovo, pane předsedající.

Na tomto jednání ale již do té doby padly dva návrhy na zamítnutí. Jeden jsem podávala přímo já a jeden pan kolega poslanec Karel Fiedler, který jej dnes zopakoval, a k tomuto návrhu ještě přibyl třetí návrh na zamítnutí, tedy jménem paní poslankyně Černochové za klub ODS. Dále ještě máme další návrh a to je na vrácení předkladateli k přepracování. Zákon, jak již tady bylo mnohokrát zmíněno v celé té diskusi, se zaměřuje na dvě nové pravomoci pro veřejného ochránce práv.

Děkuji paní zpravodajce.

Já vím, že se vám to nehodí a že neslyšíte, nebo děláte, že neslyšíte vystoupení vašich kolegů třeba z vaší vlastní politické strany, kteří věcně říkali to samé co pravice.

Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Myslím si, že pan ministr nemusí odpovídat, je to jenom na jeho vůli, jestli chce, nebo nechce. Myslím, že pro otázky byla doba v rozpravě, ale to ponechávám samozřejmě na vůli těch, kteří mají právo přednosti podle zákona o jednacím řádu.

Nejdřív vás všechny odhlásím, zagonguji, abych přivolal případně kolegy z předsálí. Požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Marka Bendy, kterým bychom vrátili předložený návrh zákona navrhovateli k dopracování, a to v hlasování pořadové číslo 60, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní se vypořádáme s návrhy, které padly v rozpravě, a to nejméně třikrát, a to je návrh na zamítnutí.

Děkuji vám.

Má někdo návrh na jiný garanční výbor? Není tomu tak.

Prosím o klid, pan poslanec Schwarz předloží návrh. Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo. Čekal jsem ústavněprávní výbor. Nebyl, tak ho navrhuji. Prosím ústavněprávní výbor. Dobře, je to protinávrh proti tomu, jak navrhl organizační výbor. Ještě někdo? Pan kolega Marek Benda ještě jiný garanční výbor. Prosím, pane poslanče. My určíme garanční výbor, ale současně můžeme přikázat více výborům. Ale to jsem, pane poslanče, podle zákona o jednacím řádu chtěl navrhnout. Děkuji. Věděl jsem, že budete znát tento text jednacího řádu. Nyní rozhodneme nejdříve o protinávrhu, tzn., aby garančním výborem byl výbor ústavněprávní.

Kdo je proti?

Pan kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pane poslanče, já vás požádám o upřesnění. Výbory máme odděleny. Jenom pro bezpečnost. Ano, výboru pro bezpečnost.

Slovo má pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

Paní poslankyně Jana Černochová jistě s nějakým návrhem dalšího výboru přichází. Prosím. Jistě, pane místopředsedo. Výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu. Já jsem si to poznamenal. Hlásila se paní poslankyně Maxová. S faktickou poznámkou, pane předsedo. Ještě paní poslankyně, než budete mít slovo, požádám opravdu Sněmovnu o klid! Prosím, máte slovo. Já bych chtěla požádat Sněmovnu, aby přikázala tento tisk stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a lidská práva.